Je zřejmé, že současný přístup Ministerstva financí k daňovému výběru je takový, že absolutně nedokáže zajistit přiměřeně rovné podmínky na trhu.

A obstát v takovém konkurenčním prostředí, uznejte sami, musí být stále náročnější úkol, neřkuli úkol nadlidský.